Jak víme z veřejných zdrojů, tak v tuto chvíli Putin jedná po celém světě a hledá obchodní partnery.

Je to smutný fakt, milí přátelé, ale svět se bez Evropy obejde. Máme za sebou ekonomickou a hospodářskou krizi a jen skutečný hlupák se může pokoušet ji znovu přivolat. Jen skutečný gauner může ničit to, co naši čeští exportéři horko těžko v uplynulých letech vybudovali.

Trvalo léta práce než jsme si znovu nějakou pozici vybudovali.